Děkuji. Prosím. Děkuji.

To se děje pořád.

A potom všechno další už jsou stovky.

Děkuji. Tím skončila série faktických poznámek, takže se vrátíme do obecné rozpravy.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl na úvod ještě zareagovat na paní ministryni, která říká, jak to dostat k těm lidem.

Jestli je tady 200 tisíc lidí, kteří jsou zaměstnáni na dohodách, kteří odvádějí pojistné, tak napsat jejich zaměstnavatelům email nebo datovou zprávu o tom, že se změnila praxe přiznávání dávky mimořádné okamžité pomoci, a tak by to mohla být velmi efektivní cesta, jak to k těm jejich často dnes už bohužel bývalým zaměstnancům dostat.

Já bych chtěl teď se vrátím k těm skupinám, kterým se nedostalo pomoci. Paní Gajdůšková říkala, že nechápe, proč se tady furt mluví o těch dohodářích, že to zní, jako by to byla jediná postižená skupina, tou krizí.

Samozřejmě že řada zaměstnanců byla zasažených. Samozřejmě že živnostníci byli zasaženi. Ale tyhle dvě skupiny, lidi pracující na dohody a lidi, kteří jsou OSVČ se souběhem s nějakým zaměstnaneckým úvazkem, jsou dvě suverénně největší skupiny, které byly výrazně tou krizí zasaženy a které nedostaly státní podporu! A proto to řešíme, proto jsme svolali tuhle mimořádnou schůzi.

To prostě ekonomicky nedává žádný smysl a my se snažíme tuhle situaci napravit.

A dali tady bankám dotaci 10 miliard, nebo možná i víc, spolu se sociální demokracií, která to navrhla, spolu s dalšími. Ale když jde o to, podpořit lidi, kteří měli 10 tisíc měsíčně a teď jsou na dlažbě, tak na ty se vykašlete, protože nechodí k volbám!

To přece není normální! Tady je několik set tisíc lidí, co jsou zasaženi krizí, a nedostali od státu nic. Jsou to invalidní důchodci.